Mluvím s mnoha starosty, kteří jsou závislí na jednotlivých teplárnách, a teď podotýkám, jedna výhoda měst, která mají teplárny ve vlastnictví, a pak nevýhoda měst, která jenom dostávají teplo z nějakého dálkového přenosu, který funguje tak, že okamžitě promítají ceny nárůstu suroviny do ceny koncového spotřebitele, a jak jste si mohli všimnout a dočíst se v tisku, došlo ke krachu jedné menší teplárenské společnosti, která ve Zlínském kraji přestala zásobovat několik malých měst, ale je to jen otázka času, kdy by to mohlo dopadnout na všechny.

Já se obávám , že by bylo velice dobré otevřít toto téma, protože pokud si vzpomínám, například v loňském roce byla podpora fotovoltaiky 40 milionů korun za celý rok a podpora zeleného bonusu pro teplárny, který teď momentálně zmizí, byla jenom v částce 2 miliard korun.

Ta zařízení také mají svoji životnost a pochopitelně jednotlivé opravy jsou v řádech desítek milionů, někdy i stovek milionů korun. Vím, o čem mluvím, protože sedím v dozorčí radě teplárny České Budějovice, a potýkáme se s obdobným problémem. Dělali jsme nějaké poptávkové řízení na nový kotel, kde nám cena vyšplhala až k 1,5 miliardy korun, což je nemalá částka, a přes veškeré úspory, které teplárna vytvořila, ta částka je pro dnešní dobu velmi, velmi vysoká a je ovlivněna vstupními cenami materiálu, prací a tak dále. Takže by bylo velice dobré, kdybychom otevřeli tento bod a začali se bavit o tom, jak dál. Za prvé, jak pomoci spotřebitelům a firmám v letošním roce, v příštím roce a jakým způsobem nastavit podporu plynárenství do doby budoucí, a to tak, aby nedocházelo k zavírání plynáren, k zavírání provozů nebo k abnormálně vysokému nárůstu cen pro koncové spotřebitele. Myslím si, že toto od vás i voliči očekávají, protože to bude přímo jedna z věcí, která se dotkne jejich domácností, jejich peněženek, a bylo by velmi dobré, aby k tomu vystoupilo Ministerstvo pro životní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu a abychom začali řešit nějakou cenovou politiku, která bude udržitelná pro následující období.

My to v současné době ani nevíme a v současné době si nejsme ani úplně jisti, jaká by byla finální cena, protože ceny na spuštění nebo upgrade nebo opravu nebo modernizaci jsou trošku ve hvězdách, protože je nikdo neposkládal na stůl, a bylo by velmi zajímavé vidět, kdyby Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo celkovou sumu, celkovou bilanci, kterou je potřeba do tohoto systému vložit, jakým způsobem by byly vůbec schopny kapacity firem dodávajících tuto technologii, opravující toto zařízení, víceméně obsloužit jednotlivé provozy tak, aby byly schopny elektrickou energii a teplo dodávat do jednotlivých domácností.

A znovu opakuji, i firmy ve velkém využívají energetické teplo k provozování svých provozů.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče, oba návrhy jsem si poznamenal. Než vystoupí pan poslanec Miloslav Janulík, eviduji přihlášku s přednostním právem pana předsedy Výborného. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové, já se omlouvám panu kolegu Janulíkovi, ale zdržím ho asi tak o jednu nebo dvě minuty.

Poprosím, aby neprodleně bylo hlasováno, jak procedura dává.

Vzhledem k tomu, že padl procedurální návrh, je možné podávat pouze protinávrhy. Tedy poprosím vás, abyste podal protinávrh. Prosím, pane poslanče, abyste načetl protinávrh.

Děkuji. Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo další protinávrh?

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 2, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 75, proti 6, s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas.